Já vím, že má pan předseda přednostní právo, samozřejmě.

Řídí prosím někdo jednání této Poslanecké sněmovny? Děkuji.

Už to tady opakovaně zaznělo, žádal o to pan vicepremiér Jurečka, máme tady důležité body, máme tady některá třetí čtení, na kterých je shoda, jak jsem to vnímal včera na politickém grémiu i s vaší paní předsedkyní. Další Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Potom se nedivte, že to prostě musíme dělat touto formou, nota bene když tento týden ani nejsou interpelace, což není výčitka, já vím, že to bylo v dlouhodobém programu to dodávám, abych byla spravedlivá, nicméně my jinou možnost nemáme. Tak příště nám prosím schvalte ten program, můžeme se i dohodnout na nějakém čase, já jsem k tomu naprosto konstruktivní, a pak tady nemusí probíhat tady toto, co probíhá teď na úkor programu.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Od úplného začátku debat na téma uzavírání poboček České pošty a propouštění zaměstnanců upozorňovali primátor Pardubic, hejtman i ostatní starostové na nezbytnost aktivní komunikace ke všem, kterých se tato opatření dotknou, tedy nejen ke starostům měst a obcí, ale samozřejmě směrem k zaměstnancům jednotlivých poboček, kterých se bude rušení a následné propouštění dotýkat, a také k veřejnosti. Nestalo se tak. Bez jakékoli diskuse a komunikace byl zveřejněn seznam poboček, které budou v Pardubickém kraji zrušeny, a jedná se o 17 poboček v šesti městech. Všichni zúčastnění toto považují za hrubé selhání v komunikaci, které navíc způsobilo vlnu obrovských obav jak klientů, tak zaměstnanců pošty a je naprosto jasné, že zrušení jakékoli pobočky bude znamenat významný diskomfort pro její klienty, kteří budou muset vyhledat pobočku vzdálenější. Opět to nejvíce dopadne na seniory a na lidi se zdravotním postižením. Například v Pardubicích má zaniknout sedm poboček, zcela bez pošty zůstanou některé části města. Pan primátor se vyjádřil: